Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

Tou nejpodstatnější změnou a cílem tohoto návrhu je, abychom doplnili personál lékařské posudkové služby o novou pozici odborného nelékařského zdravotního pracovníka, který se bude v rozsahu své kvalifikace podílet na procesu posuzování zdravotního stavu a připravovat odborné podklady pro tvorbu posudku. Posudek vypracovaný tímto pracovníkem bude schválen a podepsán lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.

Děkuji vám.

Děkuji za podporu a děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

Shrnul ty nejdůležitější změny a také se zmínil o cílech, které tato novela má. Navazuje se na určitou snahu z minulého volebního období, která ale nebyla zdaleka dotažena do konce. Všichni víme, že lékařská posudková služba dlouhodobě bojuje s personálním deficitem zejména na pozicích lékařů posudkové služby, také bojuje s vysokým věkem těchto lékařů, a tím se neúměrně prodlužují posudky, které lékařská posudková služba předkládá jednak k posouzení invalidity, příspěvku na péči, některých dávek a tak dále. Tento návrh zřizuje tedy novou pozici odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, což je trošičku rozdíl před těmi dřívějšími změnami, kdy jsme tam trošičku posílili tu administrativní činnost. Ten odborník, nelékařský zdravotnický pracovník, bude mít možnost se zapojit přímo do toho systému posuzování s tím, že na konci celého procesu bude lékař posudkové služby evidovat a podepisovat tento posudek.

Jsou tam i některé další změny v činnosti České správy sociálního zabezpečení, tak aby se zlepšila komunikace mezi Českou správou sociálního zabezpečení a klinickými lékaři, a také některé kroky vedoucí k další elektronizaci procesu, právě aby se zrychlila komunikace a bylo to i přívětivější jak vůči klientům nebo žadatelům o to jednotlivé posuzování, tak i na straně lékařů posudkové služby a klinických lékařů. Otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji jednu přihlášku, a tu podala paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, paní poslankyně. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo.

Takže jsem ráda, že s tímto návrhem vláda konečně přišla. Ostatně reforma systému lékařské posudkové služby je i důležitým bodem našeho volebního programu. A nemůže zůstat jen u těchto dílčích změn, o kterých dnes začínám jednat. V tomto ohledu je zavedení institutu a pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka prvním nezbytným a správným krokem zejména proto, aby naši zdravotně postižení občané nemuseli již nadále na autoritativní posouzení jejich zdravotního stavu a na následné přiznání a vyplácení příslušné sociální dávky či invalidního důchodu čekat neúměrně dlouho, jako tomu v mnoha českých regionech momentálně je.

Takže za SPD rozhodně tento návrh podporujeme a budeme ho určitě schvalovat.